Takže první ze zkoumaných položek bylo zveřejnění bankovních účtů, které je účinné od 1. ledna 2013 a ukládá správcům daně zveřejnit čísla bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost a určených plátci ke zveřejnění. Zveřejnění bankovních účtů. To byl první zákon. Ptám se, udělali jste vy v tom něco dalšího? Nebo nějaká technická opatření těm, kterým to náleží, že v tomto se zvýšila efektivita? Přišli jste s něčím obdobným? Další zákon, který v tom období... je přenesení daňové povinnosti.

To je přesně to, co my bychom podporovali. To znamená zacílení na konkrétní věci, kde se ať už karuselové, či jiné podvodné obchody dějí. Ale vy tady chcete terorizovat slušnou většinu. V tom je naprosto zásadní rozdíl mezi námi, pravicovou opozicí, TOP 09, a hnutím ANO, resp. potažmo panem Babišem. Další co bylo. Nespolehlivý plátce.

Takže další snaha vyčistit podnikatelské prostředí, resp. prostě tu část, která šidí na daních. Ručení příjemce zdanitelného plnění. Tento institut nabýval účinnosti v letech 2011 až 2013 podle typu ručení a spočívá v tom, že za zákonem stanovených podmínek ručí příjemce zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. Znovu opakuji, většinu to nezajímá.

Další velmi mocný nástroj, který může bránit při jeho intenzivním využívání, může bránit únikům daně z přidané hodnoty. Další opatření bylo zvláštní způsob zajištění daně.

Takže další možnost, ve které je to velmi výhodné toto opatření pro stát.

Tento mechanismus je účinný od 1. ledna 2012 a umožňuje zajistit daň vydáním zajišťovacího příkazu, jehož vykonavatelnost nastává již okamžikem jeho vydání.

Oprava daně za dlužníky v insolvenčním řízení.

Jeho cílem bylo podpořit podnikání v rámci protikrizových opatření.

Fakticky v letech 2010, když budu ještě velkorysý, až 2013, včetně toho, že to mělo účinnost. To znamená, že legislativní procesy probíhaly ještě o něco dříve. Nicméně vždycky materiály Ministerstva financí, které k tomuto směřovaly, byly prioritou zde ve Sněmovně a prioritou koalice.

A omezení prodejní doby. Takže není pravdivé to tvrzení, nebo samozřejmě v případě, že pan ministr financí řekne, že jenom vybrané věci, které se týkaly DPH fakticky v nějakých třech letech, že docela poměrně dost důležitých nebo zásadních rozhodnutí nebo pokusů o nějaké omezení daňových úniků jste za tři roky, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, je málo. Nevím, já to srovnám s tím, co jste dokázali zatím vy v této oblasti. Rozhodně by tady nikdo neblokoval selektivně cílenou úpravu norem na konkrétní oblasti a konkrétní pachatele, kteří prostě tuto činnost nebo konkrétní metody, které jsou používány k daňovým únikům. Ale říkám znova, to prostě není problém, který je tady tímto nastolován.

A domnívám se asi z toho, nebo vycítím, byť chybí relevantní data za poslední roky, a určitě by bylo zajímavé si postupně tak, jak budou někdy k dispozici i data novější, to dávat do nějakých časových řad, aby bylo zcela jasné, jestli ten nástroj účinný je, nebo není účinný.

Ovšem když se tak nad tou zprávou zamýšlím, tak i u podstatně menšího objemu dat těch možností, a ne že tam není u některých zákonů i automatizace, to znamená používání informačních systémů, tak si říkám, jaká intenzita využívání bude i v případě, že tedy nastane to, že bude uveden v praxi tento systém.